Projednává se velmi nestandardně a koneckonců i ten komplexní pozměňovací návrh, byť ho považuji za lepší než ten původní návrh zákona, je významně jiný, než byl ten původní návrh zákona. Pan dr. Chvojka mluvil o tom, že komunální politici si nepřejí schválení tohoto zákona.

A většinou to nevedlo k nějakým lepším podmínkám ani pro komunální politiku jako takovou ani pro občany samotné. Tento návrh vychází z představy, že povinnost registrovat smlouvy v novém institutu registru smluv nad určitou hranici povede k nějaké větší transparentnosti, k lepšímu dohledu občanů. Já se zeptám řečnicky: Pro mě argument, že tento institut zavedli již na Slovensku, moc neplatí.

A jim se snažíme přiblížit.

Jsou to svazky, které léta fungují, které mají minimální aparát, nemají téměř žádné úředníky, jsou financovány, s výjimkou nějakých dotací, pokud uspějí, tak jsou financovány pouze z členských příspěvků.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne nám všem, dámy a pánové.

A i já chci tady z tohoto místa opravdu k tomu pozměňovacímu návrhu pana poslance Stanjury vás vyzvat k tomu, jak je to důležité, protože ti starostové, jak se s nimi potkávám dennodenně u nás v Kraji Vysočina, tak říkají: My už opravdu více nemůžeme. Jestli toto spadne i na ty, co budou nově zvoleni, tak nikdo už nebude chtít toto dělat. A víme, že základem státu je nejenom rodina, ale i obce.

A věřte mi, že práce starosty na malé obci je taková, že neví, co přijde zítra, kdy se proti němu obrátí soud apod. za jeho rozhodnutí, tak myslete na starostky a starosty těchto obcí. Děkuji. Prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Heger.

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Ve druhém čtení jsem načetl pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu kolegů Vondráčka, Chvojky a Bartoška k poslaneckému návrhu zákona o registru smluv, který se týkal vynětí smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování z působnosti navrhovaného zákona o registru smluv. Při druhém čtení jsem zde také podrobně hovořil o důvodech, proč tento krok navrhuji. Stejně tak jsem zmínil fakt, že ostatní smlouvy zdravotních pojišťoven mnou předložený pozměňovací návrh z působnosti zákona nevyjímá, týká se výhradně tzv. úhradových smluv. Všechny ostatní smlouvy by měly být v registru smluv zveřejňovány, stejně jako je tomu v případě ostatních veřejných institucí. Chci také zdůraznit, že mnou navrhovaný pozměňovací návrh nijak nesnižuje význam zákona o registru smluv, který já osobně i klub KDUČSL podporujeme.